Nevím, co počítali experti komunistů, ale my dlouhodobě navrhujeme, aby stát používal ty programy, které byly úspěšné.

Program trval pouhé tři měsíce, takže zhruba 13,5 miliardy. A je to dobrý program. Ani jste to nepustili na jednání.

Statisíce. A když každá pustí jednoho zaměstnance, tak je to 100 000 lidí bez práce. Takže ano, toto je dobrý návrh.

Těchto 36 miliard a těch 53 je zhruba 90 miliard.

No, ale všichni známe výsledek v rozpočtu. Skutek utek! Ale budiž. Ano, pro poslance KSČM: to bychom považovali za smysluplnou pomoc živnostníkům a malým firmám, náklady byly zhruba 90 miliard. K tomu se hlásíme. Ale to není 500 miliard. Děkuji. Pan poslanec Kaňkovský navrhl, abychom druhé čtení tisku 896 týkající se...

Dobře, takže ještě jednou.

Tento návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 312, přihlášeno je 102 poslanců, pro 48, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

Dělejte dohodu s panem premiérem. Toto jsou výsledky.

A toto je výsledek této dohody! Konec.

Ptám se, kdo je pro tento návrh?

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Dále pan předseda navrhl, abychom kompenzační bonus, který už byl hlasován v nějaké formě, zařadili dnes jako druhý bod. Mám to brát jako druhý bod... Pan místopředseda Filip navrhl, abychom lex Dukovany zařadili jako první bod.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti?